A pak ještě pan poslanec Volný hovořil o tom, že je potřeba dávat peníze do silnic a do dálnic, a tak se ptám kam dál? Silnice a dálnice tuto ekonomiku nespasí. Samozřejmě infrastruktura může pomoci, ale nespasí.

Na paní ministryni dotaz.

Opozice dávala návrhy, které vy jste odmítli, a pak jste je podali o měsíc, dva později a to už bylo pozdě.

A chtěl bych zdůraznit, že jsme šli přesně v jeho smyslu, to znamená, že snižujeme ten celkový schodek.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my uznáváme jako Piráti, že ta situace nemá obdoby v dějinách České republiky, že skutečně to, abychom měli v půlce roku deficit 200 mld., nic takového tady nikdy nebylo, to, abychom na několik měsíců vypnuli ekonomiku, to tady nikdy nebylo. My souhlasíme s tím, že cesta a zdůrazňuji slovo jednorázového schodku je správná. Vnímáme, že vládní rozpočtová rezerva nyní je prakticky vyčerpaná, vnímáme, že obce potřebují dostat ty miliardy, na které mají nárok ze zákona a na které zbývá vyhradit rozpočtovou kapitolu, vnímáme, že je tam celá řada kapitol třeba určených na investice pro obce, které je potřeba realizovat co nejrychleji, a kdyby se to zase zdrželo, tak to bude mít řadu negativních dopadů a hrozí, že se to třeba do konce roku nestihne vůbec vyčerpat. Stejně tak jsme volali po tom, aby vláda nezapomínala na skupiny lidí, na které podle nás trochu pozapomněla. Podařilo se nám vyjednat kompenzační bonus pro část dohodářů, konkrétně pro ty, které odváděli pojistné.

Stejně tak nás mrzí, že osoby bez zdanitelných příjmů nedostaly stejné odpuštění zdravotního pojištění jako živnostníci, protože je to prostě podle nás nespravedlivé a je to byrokracie navíc. Takže to byla druhá věc, co jsme po vládě chtěli, pomoci těm, na které pozapomněla. A stejně tak jsme apelovali na vládu, aby byla ta pomoc co nejrychlejší.

Chceme, aby stát měl skutečně infrastrukturu na 30 tis. testů za den, abychom byli schopni testovat v místech lokálních ohnisek, teď je to velmi aktuální v Karviné. Chtěli jsme i to, aby školství bylo připravené na to, kdyby bylo opět nutné připravit online výuku, aby ta metodická podpora vůbec existovala, aby byla na nějaké úrovni. Ministerstvo školství podle nás bohužel v té první vlně dost silně zaspalo a je potřeba to co nejrychleji napravit.

Nikde není vláda ochotná ušetřit na svém provozu.

Takže argumentovat prostým součtem těch navrhovaných opatření není úplně fér. Nicméně to, že jsme chtěli větší pomoc pro občany a firmy zasažené krizí, ještě neznamená, že bychom říkali, že stát nemá nikde šetřit.

Podle nás skutečně je prostor to celkové manko snížit, je prostor nějaké peníze ušetřit. A tvářit se, že všichni ostatní mají šetřit a jenom stát nemusí šetřit vůbec, je podle nás velmi špatný signál k tomu, co je jako správná etika zacházení s veřejnými prostředky. Přece v krizi se musí všichni zamyslet nad tím, jestli to, jak utrácejí, je rozumné, nebo není. Navrhujeme urychlit práce na sjednocení výběru daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, protože pokud by se toto podařilo, může stát ušetřit okolo 4 mld. korun každý rok a to je veliká dlouhodobá úspora na provozu státu.